Druhé kolo volby na jmenování jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Kvora tedy nebylo dosaženo a ve druhém kole nebyl zvolen nikdo.